Evo danas ćemo glasati o jednoj važnoj odluci. U 30 godina naše samostalnosti imali smo nekoliko referenduma. Onaj najbitniji o našoj neovisnosti, imali smo referendum o ulasku u EU, ali to su sve referendumi dakle koji su bili inicirani. Jedini referendum dakle koji je bio iniciran od strane građana to je onaj referendum o braku gdje je bilo prikupljeno dovoljno potpisa i gdje je vlada Zorana Milanovića morala dopustiti taj referendum. I evo ovo je danas zapravo samo da vam podsjetim koliko je rijetko da Hrvatski sabor donosi jednu takvu odluku. Mi danas donosimo odluku o dvije referendumske inicijative gdje su građani prikupili potpise za raspisivanje referenduma. Jedan je ustavotvorni gdje mijenjamo Ustav, jedan je zakonodavni gdje ukidamo stožer Covid potvrde i vraćamo zapravo stanje u normalu. I zamislite na isti dan kada donosimo odluke o referendumskim inicijativama vlada najavljuje odnosno stožer ukidanje svih mjera. Dakle, ukidanja maski i svega ostaloga naravno kako bi se pokušalo tu temu koju smo mi, a i hrvatski građani inicirali kako bismo tu temu pokušali ugasiti, maknuti iz fokusa javnosti. Mi smo jučer rekli da nema razloga za nekakvu radost kada vam se vraća ono što vam je oduzeto, nisu vam nešto dali ni poklonili samo su vam vratili ono što su vam već bili prije ukrali, vaša temeljna ljudska prava i slobode. I sasvim je jasno da smo mjere koje smo imali u Hrvatskoj iako su one bile blaže nego u ostatku europskih zemalja zapravo bile pretjerane i nisu bile adekvatne, nisu prolazile taj test razmjernosti. Sav ovaj rast cijena koje mi imamo trenutno nije uzrokovan samo ruskom agresijom to nas tek čeka, uvjetovan je onim što se događalo, svim mjerama koje su bile udar na, i na ekonomske slobode, na naše gospodarstvo znamo koliko je država morala potpora dati poduzetnicima da ublaži taj udar. Isto tako tiskanjem novca u Europskoj centralnoj banci u SAD-u. I svi hrvatski građani sada zapravo trpe zbog takvih mjera. Mi želimo spriječiti da se to ponovi. Mi želimo spriječiti da neki novi Beroš, neki novi Capak na jesen ili možda u budućnosti ponovno svojim odlukama, dvoje ili troje ljudi donosi takve mjere. Kaže moj kolega Raspudić da Beroša sada kriju kao ludu babu u ormaru, a bio je prije glavno lice zapravo HDZ-a, nosio je listu u 10. izbornoj jedinici bio je super junak dakle kojeg su čak i djeca u vrtiću vjerojatno po nalogu macana crtali, a sad ga nema nigdje. Mi nećemo dopustiti da se sve to zaboravi, ali ono što je puno bitnije mi ne smijemo dopustiti da nam se to ponovi. I zato su ova dva referenduma važna. Vladajuća većina je odlučila poslati te referendumske inicijative na Ustavni sud i na taj način ih minirati, a mi smo i o tim zaključcima ćete kolege danas glasovati, uputili 2 zaključka u kojima tražimo što žurnije raspisivanje referenduma, a najkasnije do jeseni 2022., a u slučaju, a to će se dogoditi jer vladajući imaju većinu da naša referendumska pitanja odu na Ustavni sud, mi tražimo izuzeće predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića. Zašto? Zato što je taj čovjek 2019. godine uoči predsjedničke kampanje kada su neki kandidati najavljivali ustavne promjene i veće, i tražili veće ovlasti za samog predsjednika republike, rekao da građani na referendumu ne mogu donijeti Ustav. To su protuustavne izmjene, izjave. Građani mogu na referendumu donijeti novi ustav, mogu mijenjati ustav jer po 1. članku Ustava sva vlast proizlazi iz naroda. poštovani zastupnik Erik Fabijanić.

Dobar dan svima. Nešto bih rekla o uspješnim ministrima, uspješnim poduzetnicima i o tome kako dalje sa takvom ogromnom uspješnošću koja nam sljeduje. Postavljamo si pitanje zašto uspješni poduzetnici postaju ministri? Zašto to njima treba pa imaju tako velike plaće, imaju tako veliku imovinu, ne plaće imovinu, tako veliku štednju, ali evo potrebno im je da postanu ministri zato što štite svoje i interese vlastite elitne skupine. Ministri koji dolaze radujemo se obnovi i rekonstrukciji vlade jer oni ministri koji dolaze stvarno predstavljaju ministre slučajeve, možemo na njima raditi analizu na koji način propada ova zemlja. Paladina, znači imamo ministra koji kako sam zaradio za sebe tako ću zaraditi i za sve ostale. Ali ne bi baš išlo tako. Kao što vidimo znači on je ministar državne imovine, vlasnik firme koja ima koncesiju nad državnom imovinom. Samo u sebi već sukob interesa. Riječ je o ministru koji kaže ništa ja nisam dobio od ruskog kapitala, sve je hrvatsko. Uistinu jest sve hrvatsko, sve je hrvatsko opljačkao. Znači u firmi Hidroelektra niskogradnja najprije je pokupio, očistio firmu od svega što je vrijedno. Radnicima obećao brda i doline, prevario radnike, a onda zatvorio firmu. Isto tako za ruski kapital i ruskog tajkuna. Sada smo saznali da nije prijavio u svojoj imovinskoj kartici dionice IGH, pa nije ih naravno prijavio zato što je evidentno da se ovdje radi upravo o pogodovanju i skupljanju po onom principu monopolya. Imamo ministre koji igraju monopoli i skupljaju nekretnine u Hrvatskoj, pa tako nije prijavio ni ove dionice zato što je uistinu riječ o dobroj zaradi. Uložio je najmanje duplo više od onog, dobio je duplo više od onog što je uložio dionice znači IGH je zaradio na povlaštenim informacijama. E sad ta igra monopolya koju ćemo gledati pretpostavljam možda i s nekim drugim ministrima postaje ozbiljan problem. Mi u principu gubimo zadnje poluge mogućnosti privrednog razvoja. Evo sad sam primila radnicu Industrogradnje, priča koja jel' na neki način već davno završila, ali sve te priče na žalost imaju iste nazivnike, a to su uspješni poduzetnici. Proračun se ne puni od poreza na bogatune, njihovu imovinu, štednju, rente, dividende nego ih pune radnici sa najnižim primanjima u Europi. Zato Paladina ne prijavljuje svoju ženu koja ima 4000 kuna, a ni ne živi sam od plaće.

Ono što bi trebalo uistinu oporezovati to je taj kapital i ta imovina i renta od koje se bogate. Onda na kraju dođemo do toga da se kaže da su plaće relativno dobre u Hrvatskoj, pa dolazimo i do toga da evo neki dan objave novine da u Podravci je plaća prosječna 8000 kuna na što su radnici doživjeli gotovo živčani slom, slali svoje plaće i svoje odreske od plaće medijima da ih upozore da najviše ono plaće su tamo u pogonu negdje malo više od 4000 kuna. Ali imamo 33 menadžera koji imaju preko 50 000 kuna, pa onda prosjek ispada 8000 kuna. E pa na daj način dakle smo došli tu gdje jesmo. Firme su uništili uspješni poduzetnici poput Hidroelektre, Orljave, Uljanika. Sad je na redu Brodosplit. Brodosplit ima još jednog uspješnog poduzetnika koji sada traži pomoć države. Ali ono što bi trebalo učiniti ako konačno želimo prestati s tim politikama je stvarno pomoći Brodosplitu, a ne Debeljaku.

Izvolite.

Kolegice i kolege, evo ja nastavljam ono što sam započeo što sam radio 2 dana. Ponio sam jedno koje je došlo jutros. Prof. Halid Bebić iz Bihaća vrlo nesretan onim što je čuo veli ovako. Gospodine Prkačin gledam i slušam vaš govor u saboru od 6. 4. i ostadoh tužan, teško razočaran nekim vašim shvatanjima i tvrdnjama koje se odnose na BiH. Tim više što cijelo vrijeme nosim jednu fluidnu vezu s vama kao borcem za BiH komandujećem pripadniku HOS-a učesnikom svjedokom nekih velikih nepravdi koje su učinjene prema BiH itd. I dalje takvih pisama sam dobio dosta. Ona koja me pretjerano hvale ne, nisu mi ni ona značajna, ali ovdje gdje vidim specijalno kod Bošnjaka žal za mojim istupima. Generalne ti si nas nekad volio, ti nas, ma ja vas jednako volim i sada, ali vas vaša politička vlast ne voli. A prvenstveno ne voli moj narod jer onaj tko vodi ovakvu politiku prema BiH taj ne voli ni jedan, ni drugi, ni treći narod. Meni je zanimljivo i nekoliko pisama. Recimo jedan me pita po čemu je to politika Zorana Milanovića prema BiH kvalitetnija nego politika Andreja Plenkovića. Znate po čemu, po tome što je Zoran Milanović jasniji, drskiji i bolje pogađa u centar svijeta jer nas na zadnjoj tiskovnoj konferenciji Čović – Plenković, Plenković upozorava da bi bilo lijepo relaksirati odnose Hrvata i Bošnjaka i da bi bilo lijepo povratiti povjerenje itd., pa možemo li mi govoriti o povraćanju povjerenja, a da se ne spomene činjenica da su dakle 1995. Dayton u 11., 12. mjesec, mjesec dana nakon toga je, nakon toga je u Mostaru ubijen prvi hrvatski policajac sa imenom i prezimenom Ljubić. Ubiti policajca to bez vrha političke vlasti ne dolazi u obzir. Ja nemam ništa protiv da mi relaksiramo odnose, ali moramo relaksirati odnose na temelju iznešenih činjenica. I kad Zoran Milanović kaže da gledaju u oči i da lažu to je istina. Ja sam ovdje pohvalio Konatovića on ima nešto momačko u sebi, ne vjerujem ni njemu, možda bi se moglo Fahri Radončiću tu i tamo povjerovati. Što god kažu lažu i to je bitna razlika, bitna razlika između Zorana Milanovića takvog kakva je i Andreja Plenkovića koji se tu ponaša više onako uvijeno, više europski, a to Hrvatskoj u ovom trenutku ne odgovara. Dakle, imam još, još, još, hmm spomenut je i prof. Lučić s kojim sam ja dobar i šteta što ga nema ovdje u saboru, a vi biste od njega imali puno toga naučiti jer ja sam ovo što sam ja rekao i što sam govorio ja sam našao u njegovim, ja sam to dakle našao u njegovim tekstovima. Pa mi kažu zašto ne prokomentiram Lučićevu izjavu po kojoj je armija BiH napala prostore gdje su, dakle gdje su bili moćniji od HVO-a. Nisam spomenuo radi toga što je prof. Lučić zaboravio spomenuti jednu drugu činjenicu. Božo Rajić je izdao te '92. godine nekakav zakon, nekakvo pravilo, nekakvu odluku o pretpočinjavanju. Što bi značilo da tamo gdje je moćni HVO da mu se Muslimani podrede, a gdje je moćnija armija da se podrede Hrvati. To je jako podsjećalo na podjelu BiH. Tada sam ja rekao, gospodo hrvatski političari ne činite to jer ćete Bošnjake, Muslimane dovesti u situaciju da se umjesto protiv Srba bore za zemlju.

Govorit ću o Ivi Komšiću. Kolko 19 sekundi? O Ivi Komšiću koga Bošnjaci, to je iznimno obrazovan čovjek za razliku od Željka Komšića koji je nepismen, koji je polupismen.

zbog smanjenih ulaganja prvenstveno u prihranu usjeva u ministarstvu očito ne smatraju bitnim ustrojiti evidenciju onih koji su sretnici već samim time da su uspjeli doći do državnog zemljišta, a moguće je da to zemljište uopće ni ne plaćaju jer što drugo onda zaključiti iz predočenog nalaza revizije. Koga štiti ministarstvo time što ne želi javno obznaniti tko koristi zemljište i je li ono plaćeno ili nije. Europsko udruženje poljoprivrednika COPA COGECA svjesni situacije u kojoj se cijela Europa nalazi zatražilo je od EU da se poduzme sve kako bi se do 2020. godine obradila sva raspoloživa zemlja i time nadoknadila blokada ruske i ukrajinske poljoprivredne proizvodnje uslijed rata koji traje. Mora se učiniti sve kako bi se spriječili poremećaji u opskrbnim lancima koji će neminovno dovesti do nestašica u određenih dijelovima svijeta. Ovo je bitno pitanje suvereniteta hrane i demokratske stabilnosti poručilo je krovno udruženje europskih poljoprivrednika s koordinacijskog sastanka. Naime, snažna solidarnost poljoprivredne zajednice s ukrajinskim narodom stvarna je i vidljiva u svim zemljama članicama. Poljoprivrednici su već započeli dočekivati izbjeglice na svojim farmama, na putu su i prvi konvoji koji su organizirani, a uz hranu šalju se i druge potrepštine te financijske donacije. Sve dostupne početne analize jasno nam pokazuju važnost izazova obnove s kojom će se europska poljoprivreda suočiti u kratkom i u srednjem roku. Rat koji pogađa Europu imat će posljedice po cijeli svijet još nekoliko godina, a većina proizvodnji bit će izravno ili neizravno pogođena. Stoga je bitno imati snažan stav kako bi se spriječilo, kako bi se zajednički odgovorilo na ovu humanitarnu i gospodarsku katastrofu. Zato poljoprivrednici i zadruge sada čekaju konkretne smjernice i akcije kao i rješenje za prehrambene, energetske, klimatske i ekološke izazove te je hitno potrebno osloboditi potencijal europske poljoprivredne za ublažavanje posljedica ovoga rada. U ovome je cijela Europa ujedinjena. Cijela Europa očito osim Hrvatske. Oni koji Hrvatskom upravljaju i dalje nam dopuštaju nered u ovom području.

Ovaj sporazum potpisao je predsjednik Franjo Tuđman, gospodin Alija Izetbegović, gospodin Haris Silajdžić i gospodin Krešimir Zubak. Ovim sporazumom utemeljena je Federacija BiH, ali i postignuti sporazum o uspostavi konfederacije između RH i BiH. Ovaj sporazum trebao je na dugoročnoj osnovi riješiti odnose između Hrvata i Bošnjaka.

Ovi pregovori trebali su dovesti do provođenja presude Ustavnog suda BiH o legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda u predsjedništvu BiH domu naroda te barem djelomično ispraviti odnosno vratiti prava Hrvatima koja su im u ranijem razdoblju oteta. Također trebalo je da dovede i do sporazuma kojim će se riješiti diskriminacija građana BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima.

A do sporazuma nije došlo iz prostog razloga jer dio bošnjačkog političkog vrha u Sarajevu ne odustaje od svojih ratnih ciljeva, ne odustaje od nastojanja da Federaciju BiH pretvori u bošnjački, u bošnjačku državu. Iako su ovakvi potezi u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim mirovnim ugovorom, iako su ovakvi potezi nedobronamjerni da ne upotrijebim neku težu riječ pred Hrvatima u BiH, a time i prema Hrvatima diljem svijeta. Ovi pregovori su pokazali i da je u BiH nemoguće doći do konačnog rješenja bez snažnog angažmana međunarodne zajednice. Zato želim ovdje jasno, nedvosmisleno pohvaliti, zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem koji čini mnogo toga i snažno se zalaže da bi hrvatsku poziciju objasnio u centrima moći prije svega u Bruxellesu i Washingtonu. Da su ova nastojanja hrvatske diplomacije, premijera Plenkovića uspješna pokazuje izjava nakon nedavno održanog američko-hrvatskog foruma gdje je jasno naglašena potreba očuvanja konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda u BiH.

Hvala.

ne događa se transformacija energetike, ne događa se reforma obrazovanja, ne događa se borba protiv siromaštva, nema zelene industrijalizacije, nema transformacije javne uprave, nema transformacije teritorijalnog ustroja, nema ničega jer opterećenost aferama onemogućuje bilo kakav konstruktivan rad i vladi, ali i nama posljedično ovdje u saboru. Međutim, to nije nova priča, ona traje od 2016.g. jer je vrijeme poluraspada Plenkovićevih vlada svedeno na godinu i po, nakon godine i po njegove vlade se raspadaju. Njegov odgovor ponovo na sve to je rekonstrukcija. Rekonstrukcija čega? Kako možeš rekonstruirat ili obnovit nešto što je iz temelja trulo i dokazano je trulo već šest i više godina. Dakle, dokaz za to da se ne može rekonstrukcijom vlade stvoriti stabilna vlada u režiji Andreja Plenkovića je zamjena Horvata. Horvata je zamijenimo ministrom Paladina kojem se afere nižu od prvog dana koji je u eklatantnom primjeru sukoba interesa od prvog dana gdje on potražuje 64 milijuna kuna da bi izašao iz vlasništva tvrtke koja je nota bene dakle vlasnik projekta Kupari gdje on sad kao ministar je na čelu povjerenstva za realizaciju projekta Kupari i sad se zamislite u poziciji tih investitora od kojih on traži 64 milijuna kuna. Kako će oni reći ne na 64 milijuna kuna kad im je s druge strane tužbe ministar koji odlučuje o koncesiji njihovoj i o njihovom projektu? O rekonstrukciji?

Zahvaljujem predsjedniče Sabora, tražim stanku u ime kluba Socijaldemokrati kako bi još jednom dali priliku kolegama iz HDZ-a da razmisle o svojoj podršci ovako blijedom i neučinkovitome Zakonu o zviždačima. Jasno je nama u klubu Socijaldemokrati kao i kolegama iz HDZ-a, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti da zviždači zvižde najviše o kriminalu HDZ-ovaca. Situacija je nepromijenjena od samih početaka naše države, od hrabroga primjera Ankice Lepej i štednje koja nije imovina predsjednika Tuđmana, pa sve do ukazivanja kriminala u državnim nekretninama kao i Andrijane Cvrtile koja je prokazala toliko bjelodani nepotizam i uhljebljivanje da je čak i kutinskom HDZ-u bilo previše. Ali i mnogim drugim hrabrim zviždačima koji su tijekom godina svoje profesionalne karijere kao i zdravlje i živote sebe i svojih obitelji podredili borbi protiv nepravde često ostajući bez posla izolirani od društva, ekonomski iscrpljeni ili uništeni. Ovakav zakon kako je formiran na žalost neće nikoga zaštititi, neće spriječiti niti jedan otkaz, a ponajmanje će obeshrabriti neku buduću predsjednicu, premijera ili ministra u svome naumu da javno dobro ili javni novac na očigled svih nas transferira u džepove podobnih ili zaslužnih kako to već čitamo svaki dan, eto čak i od strane prije koji tjedan potvrđenih ministara. Borba protiv korupcije počinje tako da sam nisi korumpiran, a snažni zakoni koji nemilosrdno kažnjavaju korupciju, koji štite i potiču zviždače da istupe daju počiniteljima do znanja da je rizik otkrivanja velik, a kazne nesrazmjerna plijenu. Na žalost, ovakav zakon kako je napisan samo je mazanje očiju javnosti bez pravog nauma zaštite hrabrih ljudi. Stanka je odobrena. Javlja li se još tko? Ne. Onda ćemo nastaviti sa radom, pa idemo na amandmane. Glasujemo dakle o onima koje Vlada ne prihvaća. Prvi je amandman Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka. Molim glasujmo.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Molim glasujmo.

Amandman broj tri zastupnica Dalija Orešković. Molim glasujmo.

Molim glasujmo. Peti amandman Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Vlada ih ne prihvaća, pa ćemo glasovati samo jednom. Molim glasujmo.

Molim glasujmo. Deveti amandman Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka. Molim glasujmo.

Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Molim glasujmo.

Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Molim glasujmo.

Molim glasujmo.

Molim glasujmo.

Molim glasujmo.

Molim glasujmo.

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 20. zastupnica Dalija Orešković, molim glasujmo. 21. amandman Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen. Klub zastupnika Socijaldemokrati, molim glasujmo. 23. amandman Klub zastupnika SDP-a, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 24. amandman Klub zastupnika Mosta, molim glasujmo.

Klub zastupnika Socijaldemokrata, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 26. zastupnika Dražena Bošnjakovića je prihvaćen. Amandman br. 27. zastupnica Dalija Orešković, molim glasujmo. Amandmani 28. i 29. su identičnog sadržaja, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Klub zastupnika SDP-a, no vlada ih ne prihvaća, pa glasujemo samo jednom, molim glasujmo. Nisu dobili potreban broj glasova. Klub zastupnika Socijaldemokrata, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 31. zastupnica Dalija Orešković, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 32. amandman, ista zastupnica, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 33. i 34. su identični, ponovo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Klub zastupnika SDP-a, vlada ih ne prihvaća, glasujemo o oba amandmana, molim glasujmo. Nisu dobili potreban broj glasova. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika Socijaldemokrati, molim glasujmo. 37. amandman, zastupnik Darko Klasić, vlada ga ne prihvaća, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 38. amandman, zastupnica Katarina Peović, molim glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. 39. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je prihvaćen, kao i 40. amandman Kluba zastupnika SDP-a, dakle isto tako prihvaćen.

Klub zastupnika Socijaldemokrata, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, glasujmo molim vas. Nije dobio potreban broj glasova. 43. amandman Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je prihvaćen, kao i 44. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 45. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka moramo glasovati. Klub zastupnika Socijaldemokrati je povučen. Klub zastupnika Socijaldemokrati moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. 48. amandman isti klub zastupnika moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Odbor za zakonodavstvo, vlada ne prihvaća, dakle moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. 50. i 51. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDP-a identičnog su sadržaja i vlada ih ne prihvaća, glasujemo o oba amandmana. Nisu dobili potreban broj glasova. 52. amandman Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen. Klub zastupnika Socijaldemokrati moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Molim glasujmo. 55. i 56. Vlada ih ne prihvaća, glasujmo o oba amandmana.

Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 58. amandman istog kluba zastupnika. Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 59. amandman Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i 60. amandman Kluba zastupnika SDP-a identičnog su sadržaja. Vlada ih ne prihvaća, glasujemo o oba.

Nisu dobili potreban broj glasova. 61. i 62. amandman ponovno Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Klub zastupnika SDP-a, identični sadržaj. Vlada ne prihvaća, pa glasujemo o oba amandmana. Nisu dobili potreban broj glasova. 63. amandman Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen. Klub zastupnika MOST-a moramo glasovati. 65. amandman Klub zastupnika HDZ-a je prihvaćen. 66. i 67. su identičnog sadržaja Klub zastupnika Socijaldemokrati i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Vlada ih ne prihvaća, glasujemo o oba. Nisu dobili potreban broj glasova. I zadnji 68. amandman Klub zastupnika MOST-a. Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnica i zastupnika, 78 za, 1 suzdržan i 46 protiv pa je na taj način donesen Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Klub zastupnika SDP-a predlaže saboru donošenje zaključka koji glasi. Obvezuje se Vlada RH da u roku od 180 dana predloži Hrvatskom saboru izmjene i dopune ovoga zakona u kojima će se osigurati pravni okvir za organizaciju sustava psihosocijalne pomoći prijaviteljima nepravilnosti. Dajem na glasovanje ovaj prijedlog zaključka Kluba zastupnika SDP-a kojeg vlada ne prihvaća. Molim glasujmo. Glasovalo je 119 zastupnica i zastupnika, 42 za, 77 protiv tako da zaključak nije dobio dovoljan broj glasova.

Molim glasujmo.

Kada govorimo o komasaciji odnosno o Zakonu o komasacije hrvatski rečeno okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta isticali smo kao zastupnici Domovinskog pokreta i u prvome i u drugome čitanju na činjenicu da pokušavamo komasirati odnosno okrupniti hrvatske poljoprivredne površine već dugi niz desetljeća. U tu svrhu još od 2015.g. imamo jedan zakon koji je sasvim uredu zakon i od onda do danas, a to je eto punih sedam godina na komasaciji nije se napravilo apsolutno ništa, jedna velika i ogromna nula i zato bih želio da još jednom svi zastanemo i razmislimo o tome što će nam točno donijeti ovakav zakon za kojega u startu znamo da se po njemu neće raditi, da se poljoprivredne površine neće okrupnjavati odnosno možda i hoće, ali tek na nekim u nekim dijelovima Hrvatske, prvenstveno naravno Slavoniji, Baranji i Srijemu odnosno dijelovima Hrvatske gdje se nalaze poprilično veće poljoprivredne površine koje možemo okrupniti, a i to je veliko pitanje hoće li se moći provesti, naročito kada ovaj zakon sagledamo iz aspekta činjenice da ćemo uskoro i zakonski i na bilo koji drugi način morati otvoriti mogućnost državljanima, ne samo EU nego i svih zemalja da u Hrvatskoj kupuju poljoprivredne površine. Hoće li ovaj zakon tome pomoći ili odmoći nemoguće je reći, ali ono što još jednom želimo istaknuti i u prvom i u drugom čitanju smo to rekli, pa evo i sada neposredno pred samo glasovanje u ime Domovinskog pokreta, zakon koji smo donijeli i koji će očigledno danas ovdje biti ponovno donesen kako 2015. tako i 2022.g. u HS-u eto trošimo vrijeme ne radeći ništa. Tražim stanku u trajnu od 10 minuta u ime Centra i GLAS-a. Dakle, ono što nekako molim sve kolegice i kolege da razmisle o sljedećem, da li želimo imati Zakon o komasaciji ili zaista želimo imati komasaciju. Ako želimo imati Zakon o komasaciji glasat ćemo ovaj zakon imat ćemo ga, ako želimo da se komasacija stvarno provede onda ovaj zakon nije taj. Moram vas podsjetiti na jedan film kada u tom filmu majmun dođe, digne kamen vidi zmiju i padne u nesvijest, sve ok prvi put. Probudi se iz nesvijesti i drugi put digne taj isti kamen vidi zmiju i drugi put padne u nesvijest. Ovaj isti saziv sabora je donesao Zakon o obnovi i temeljem tog zakona obnove nema, dakle, sad ćemo ponovo, ja ne sumnjam da vladajuća većina neće imati dovoljno ruku donijeti Zakon o komasaciji, komasacije biti neće iz jednostavnog razloga što zakon nije strukturiran i složen na način da bude operativan, da temeljem njega se zaista desi komasacija nego ponovo zadovoljavamo formu, a ne sadržaj. Ajdemo se zapitati da li naša uloga i zadaća zadovoljavati formu ili iza te forme treba biti i sadržaja. Iza ovog zakona kolegice i kolege, raspravljali smo u prvom čitanju bilo je šest kartica primjedba koje smo dali ne zato što smo zločesti, ne zato što smo zlonamjerni, ne zato što smo prgavi ovakvi ili onakvi nego zato što smo zaista htjeli da se napravi pomak u ovoj zemlji i da sa komasacijom jer smo zaključili da nam komasacija treba da s komasacijom zaista i započnemo. Vlada je naravno objasnila da te primjedbe neće prihvatiti, jednako tako predlagatelj je odbio amandmane koji su bili neke sitne poboljšice. Stoga ajmo se svi zajedno pitati kad ćemo glasati za što glasamo. Hvala lijepo. Kolega Daus izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče.

To je još nekoliko zakona kojim bi se riješilo imovinskopravna i katastarska pitanja, kojim bi se zapravo njih reguliralo jer su oni preduvjet da se može tada provoditi i sama komasacija. Također nadamo se da će se uskoro naći u drugom čitanju Zakon o poljoprivrednom zemljištu i da ćemo napokon početi rješavati probleme divlje bespravne gradnje, ali ne samo Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji ima te naznake da će to rješavat nego nadam se uskoro i Zakon o šumskom zemljištu, Zakon o zaštiti prirode itd. I na kraju jer je također vezano na poljoprivredno zemljište i njegovo okrupnjavanje koristim prigodu da još jednom upozorim na problem štete od divljači i velike poljoprivredne površine koje su obrasle u šume zbog neodgovornog upravljanja istima i apeliram ovdje da svi zajedno pronađemo model kako da sačuvamo poljoprivrednu proizvodnju.

Znači o čemu se radi kada govorimo o komasaciji? Komasacija se provodi tako da se sudionik u komasaciji za njegovo zemljište uneseno u komasacijsku gromadu dodjeljuje novo zemljište jednake vrijednosti ili znači ukoliko to nije moguće vrijednost zemljišta sudioniku komasacije se treba isplatiti u, znači otprilike približnoj vrijednosti zemljišta koju je unio u komasacijsku gromadu. E sad kolegice i kolege, a kad očekujete da vam netko isplati negdje otprilike, znači vašu vrijednost zemljišta ne očekujete da vam taj isplati 90 do 120% prave vrijednosti zemljišta nego očekujete da to bude negdje ipak oko 100 posto vrijednosti zemljišta. Drugim riječima, ovo je još jedan zakon koji ozakonjuje bezakonje. Netko se neće više moći ljutiti jer je dobio samo 90% vrijednosti svojeg zemljišta jer tako je po zakonu, ali to je samo jedan od zakona koji rade upravo to – ozakonjuju bezakonje. Zato smo podnijeli nekoliko tih amandmana i naš klub i kolega Lenart. Znači prije svega da se upozori da jedinice lokalne samouprave i lokalni šerifi nisu baš možda prava adresa da određuju tko treba dobiti ovu ili onu česticu. A isto tako smo htjeli upozoriti da se ovim zakonom ništa neće napraviti, ali kako je to i u Francuskoj Revoluciji rekao jedan đelat prije nego što je jednog poznatog kemičara dekapitirao rekao je Francuska nema revolucija nema potrebe za kemičarima, pa ovim zakonom mi govorimo da Hrvatska nema potrebe za poljoprivredom. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime kluba Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta kako bi dodatno naglasili da ovaj zakon kao što reče kolegica Taritaš je na tragu i Zakona o obnovi, dakle neprovediv je. Ono što Hrvatskoj treba definitivno je sučeljavanje sa istinom da i kod Zakona o obnovi od potresa i kod ovoga postoji jako veliki broj neriješenih imovinsko-pravnih slučajeva jer je hrvatska zemlja koja je i nakon Drugog svjetskog rata imala jednu situaciju u kojoj je bila otimačina u vrijeme privatizacije se dogodila jedna velika otimačina i trenutno, dakle ne možemo provesti određene zakone iz jednog jednostavnog razloga što nismo u mogućnosti utvrditi pravog nositelja vlasništva. I sve dok je to tako možemo donositi bezbroj zakona, ali ono što na kraju i u konačnici radimo kad nešto i okrupnimo dođe ruski kapital pa nam to kupi. Dakle, mi ne možemo podržati ovakav zakon i nećemo ga podržati dok ne bude kvalitetno riješen. U redu. Javlja li se još tko? Onda idemo na amandmane. Prvi Klub zastupnika SDP-a. Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. Molim glasujmo.

Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj šest Klub zastupnika SDP-a je povučen. Moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman osam isti klub zastupnika je povučen.

Nije dobio potreban broj glasova. Moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo.

Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Moramo glasovati.

Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Klub zastupnika SDP-a, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 27. zastupnica Dalija Orešković, molim glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. 29. i 30. identičnog su sadržaja, vlada ih ne prihvaća, to su amandmani zastupnice Orešković i zastupnika Lenarta, glasujemo o oba amandmana. Nisu dobili potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 32. ponovo Klub zastupnika SDP-a, glasujmo. 33. zastupnik Željko Lenart, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 36. zastupnice Dalije Orešković moramo glasovat. Nije dobio potreban broj glasova. 37. ista zastupnica, moramo ponovo glasovati. Klub zastupnika SDP-a molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 39. isti klub zastupnika, molim glasujmo. 40. zastupnica Dalija Orešković, molim glasujmo. Klub zastupnika SDP-a, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 42. zastupnica Dalija Orešković, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova.

Evo ipak nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a je povučen, kao i 46. Klub zastupnika SDP-a isto tako. Klub zastupnika SDP-a moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a moramo glasovati. 49. isti klub zastupnika moramo glasovati ponovo. 50. ponovo isti klub zastupnika moramo glasovati. 51. ponovo Klub zastupnika SDP-a molim, taj je povučen.

Klub zastupnika SDP-a je povučen. Klub zastupnika SDP-a moramo glasovati. Klub zastupnika SDP-a molim ponovo glasujmo.

Klub zastupnika SDP-a moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Odbora za zakonodavstvo, prihvaćen je amandman. I zadnji 60. Klub zastupnika SDP-a moramo glasovati. Nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, molim glasujmo.

Glasovalo je 123 zastupnice i zastupnika, 77 za, 18 suzdržanih i 28 protiv i na taj način donesen je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

Samo slučajno taj dan kolidira s danom kada se odlučuje o našim referendumskim inicijativama. I to pokazuje bit vašeg odlučivanja u ovoj pandemiji koje je bilo isključivo političko, a ne znanstveno. I takvom načinu odlučivanja ovim referendumom mi ćemo konačno stati na kraj. Rekli ste nam, vaš ministar Božinović nam je rekao da ćemo konačno moći partijati do zore. Cinično je da u situaciji ovakve inflacije mislite da jedino što zanima hrvatske građane da eto partijaju do zore. Ali mi ne sumnjamo da vama jedino što odgovara je pijani i omamljeni građani tako da ne budu svjesni hrvatske stvarnosti i ove vlade koja njima upravlja. Dogodilo se očekivano, naša pitanja šaljete Ustavnom sudu, to ste najavljivali od početka. Riječ je o jednoj političkoj obijesti i zlouporabi moći kojom se želi spriječiti da glas građana dobije svoje demokratsko pravo. Mi smo podnijeli zaključke da se član Ustavnog suda Šeparović izuzme od glasovanja zbog svojih de facto protuustavnih izjava o tome da narod ne može odlučivati o izmjenama Ustava na referendumu i o tome da se što prije raspiše referendum, a najkasnije do rujna da se ova situacija ne bi na jesen ponovila. Ono što mi želimo ovim referendumom još jednom ću jasno ponoviti je institucionalni štit nad ljudskim pravima da se ovo više nikad ne bi ponovilo do zore i da vaš stožer arbitrarno ne bi više mogao [[Upadica: Hvala vam.]] partijati do zore. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom jasno hrvatskoj javnosti poslali poruku o potrebi donošenja ovakvih odluka Hrvatskog sabora. Naime, u hrvatskom političkom životu, u akademskoj zajednici, među ustavnopravnim stručnjacima u Hrvatskoj postoji uvjerenje kako su i prvo pitanje koje se odnosi na Građansku inicijativu „Dosta je stožerokracije“ kojim bi se mijenjao Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, tako isto i drugo referendumsko pitanje kojega je pokrenula Građanska incijativa „Odlučujmo zajedno“ su protuustavni. I zbog toga je Hrvatski sabor dužan kada postoji takva ozbiljna dvojba u hrvatskom društvu prije raspisivanja referenduma postaviti pitanje Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti. Što se tiče zaključka MOST-a o izuzeću predsjednika Ustavnog suda RH taj zaključak je prije svega pokazao kako sintagma može MOST nije floskula nego činjenica o koaliciji između MOST-a i Možemo. Naime, neshvatljivo je da MOST-u ne smeta činjenica da je ustavni sudac koji će odlučivati o ustavnosti ovih referendumskih inicijativa ovog tjedna bio panelist na političkoj tribini i okruglom stolu organizaciji Možemo odnosno zeleno-lijevog bloka. I ta činjenica da se to prvi puta dogodilo u povijesti RH i od kad je ustavnopravnog sudovanja ne smeta Mostu. Toliko što se tiče Mosta. A što se tiče te inicijative kojemu se predsjedniku ustavnog suda u usta stavljaju laži, najbolje bi bilo komentirati jednom i parafrazirati jednu poslovicu, a to je da stalno na tom svijetu samo mostova laž stalna jest. Dobro, stanka se odobrava, ali sada imamo cijeli niz povreda poslovnika pa ćemo krenuti redom. Prvi je kolega RAspudić, izvolite. Molim da primirite svoje kolege, ja znam da ste vi u slavljeničkom raspoloženju da veliki vođa danas slavi rođendan, ali molim vas da se dostojanstveno ponašate u sabornici i molim da mi se vrijeme vrati jer ih niste upozorili.

Kolega Raspudić, kad su govorili zastupnici HDZ-a čuo se žamor i negodovanje iz klupa oporbe tako da nemojte, nemojte.

Mi smo svjedočili javnom samo sramoćenju izvjesnih ljudi kao što je ustavna stručnjakinja Barić koja je davala ustavnopravne sudove a priori. Ona je govorila da je pitanje neustavno prije nego što smo ga sročili, a kamoli javno objavili.

Oprostite nisam čuo, a pardon kolega Grmoja izvolite. Povrijeđen je čl. 238. kolega Bačić mi smo na sve ustavne suce, općenito na ovu političku trgovinu i način na koji je izabran ustavni sud imali svoje primjedbe i nemamo razloga braniti niti Šeparovića, a niti ove koji idu na nekakve okrugle stolove.

I ovo nije povreda poslovnika ovo je isto tako replika, pa dobivate opomenu. Kolegice Selak Raspudić izvolite. Čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, kolega Bačić jednom svojom riječju sve ste opisali o ovom odlučivanju o našim inicijativama. Rekli ste da su pitanja protuustavna, a o tome vidite ne odlučujete vi nego ustavni sud, osim ako ovdje javno ne priznajete da unaprijed znate odluku ustavnog suda odnosno da ćete vi donijeti političku odluku, a ustavni sud će biti samo njezin izvršitelj. Idemo dalje, sada će biti kolegica Benčić, izvolite. Naime, Klub zastupnika Možemo je organizirao okrugli stol na koji naravno i to u saboru kao saborski okrugli stol na koji vi naravno niste imali interesa doći jer vas pitanje pravosuđa ne zanima.

Kolegice Benčić dobivate opomenu, dobivate opomenu jednu za sada. Kolega Bačić izvolite i vi.

Kolegice Selak Raspudić poslušajte što sam rekao, ja sam rekao da postoji ozbiljna dvojba, a nisam tvrdio, rekao sam da postoji ozbiljna dvojba među ustavnopravnim stručnjacima u političkom životu Hrvatske, na kraju u ovom saboru osim vas prvo pitanje su prvu odluku kojom šaljemo zakonodavni referendum na ocjenu ustavnosti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] cijela oporba osim vladajućih. Hvala lijepa. I vi dobivate opomenu, ovo nije bila povreda poslovnika. Kolega Borić izvolite. Čl. 238. s obzirom da kolega Grmoja više nije u politici kolegici Raspudić ću onda dati povredu poslovnika jer ovaj pokušavaju raditi pritisak na ustavnim sud svojim ponašanjem ovdje, već ih unaprijed diskvalificiraju pojedinačno i kao čitav ustavni sud. Mislim da će ti ljudi reći što misle o ovim pitanjima i ne treba se uzbuđivati oko toga kad su toliko sigurni u sve to što su napravili. Kolega sada Petrov izvolite. Nažalost kolega Borić je povrijedio čl. 238. omalovažio je saborske zastupnike i cjelokupnu javnost jer je on jedan od onih koji je prvi omalovažio ustavni sud u trenutku kada je podržao g. Mlakara koji se lažno predstavljao u nekoj banci da bi nakon toga zaslugom upravo toga dobio povjerenje upravo njega da bi ušao u ustavni sud, oni su ti koji su srušili imidž i brend ustavnog suda. Ovime smo iscrpili povrede poslovnika, pa sada idemo dalje sa zahtjevom za stankama. Kolega SAčić izvolite. U ime kluba Hrvatskih suverenista tražimo stanku kako bi još jednom dali do znanja i hrvatskoj javnosti i ovdje cijenjenom Hrvatskom saboru, svim zastupnicama i zastupnicima kako je Stožer, naš Stožer anticovid Stožer zapravo strahovito neučinkovito, nesuvislo, neorganizirano odrađivao proteklih godina svoj posao.

Neshvatljivo je, nedopustivo da jedna mala klika, broj ljudi toliko zloupotrebljava ljudska prava i slobode u Hrvatskoj da danas nitko više niti nema potrebu od medija i relevantnih političara reagirati u mainstreamu na jednu strašnu činjenicu da je zamjenica ravnatelja HZZO-a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gospođa Ivana Pavić Šimetin nedavno javno rekla da su oni naručili čak 127 doza po osobi za cijepljenje u Republici Hrvatskoj. Pa šta ćemo sa 127? Tko je to platio? Kud će završiti i gdje će se to ekološki zbrinuti? Kolega Bauk, izvolite. Evo kako je rekla kolegica Selak-Raspudić došao je i taj dan, to će biti taj dan. Ima nastavak, ali neću. Ovo kolegice i kolege nije naš referendum, ali je naš Ustav, ali je naš zakon i potpisali su naši građani i zaslužuju naši građani koji su potpisali da se njihov potpis vrednuje, da se postupa u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonom. A Ustav je promijenjen 2010. godine. Znamo zašto? Zbog referenduma o ulasku Hrvatske u EU. I ta ustavna odredba postala je najveća prijetnja i referendumskim inicijativama i demokraciji u Hrvatskoj zato što se cijela referendumska priča svodi na skupljanje potpisa i ocjene ustavnosti pitanja, umjesto da se kako bi to trebalo biti svodi na to kako će ljudi glasati na referendumu. Zbog toga ponovo se treba aktualizirati pitanje ustavnog uređenja materije referenduma, da se smanji broj potpisa, da se poveća broj glasova da bi odluka bila donesena, da se regulira ali ne ovako široko i općenito teme o kojima se može odlučivati na referendumu, a koje su u nadležnosti Hrvatskog sabora. I da kao zrela država demokracija i Parlament prije svega zajedno dogovorimo nova pravila za referendumske inicijative. Klub zastupnika SDP-a ne podržava da ustavni referendum ide na Ustavni sud zato što smatramo da je regularan, ustavan i da o tome treba raspisati referendum, a za zakonodavni podržavamo da ide na Ustavni sud. Zahvaljujem.

Prvo Prijedlog odluke u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Odlučujmo zajedno“ kako je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.